Je tomu tak.

A já musím ještě doplnit jednu věc.

Děkuji. A můžeme přistoupit k interpelaci pana poslance Richarda Brabce, kterého nevidím přítomného v sále, čili interpelace propadá. Přistoupíme k interpelaci pana poslance Janulíka a připraví se pan poslanec Karel Rais. Prosím, máte slovo.

Víme dobře, že bez přesčasů to nejde.

Takže asi tak. Děkuji a odpoví pan vicepremiér a ministr zdravotnictví. Děkuji, paní předsedající.

Tady se asi všichni shodneme, že buď změňme zákoník práce, anebo trvejme na jeho dodržování, ať už ze strany zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Pokud má zákoník práce mít nějaký smysl, měl by být dodržován. Je potřeba rozhodně vystupovat proti systematickému organizovanému pravidelnému porušování zákoníku práce, ale já nemám signály, že by se tak dělo.

Každý zaměstnanec, a to bych chtěl zdůraznit, má možnost obrátit se na pracoviště Inspektorátu práce a oznámit možnost porušování zákoníku práce. Zároveň je možné toto řešit cestou odborové organizace v rámci svého zaměstnavatele a je potřeba tyto cesty využívat.

A já mohu udělat několik věcí, jednu z nich jsem začal diskutovat s výborem odborných společností, a rád bych posílil finančně a finančně přesunul část prostředků tam, kde opravdu ta pracoviště zajišťují 7/24, a kde opravdu dělají to, co vlastně zachraňuje desítky a stovky, možná i tisíce lidských životů tím, že v práci jsou déle, než by bylo řekněme úplně nezbytně nutné.